My respektujeme fakt, že České dráhy jsou akciovou společností podle zákona. Jsou samozřejmě na otevřeném trhu a jsou informace, které oni označují jako obchodní tajemství. Na druhé straně my máme dostatek informací k tomu, že víme, jakým způsobem jsou konzumovány dotace. Tyto informace jsou k dispozici.

Já bych jenom chtěl říci jednu věc. Tady se trošku hovořilo o mém výroku, že nemám dozorčí radu pod kontrolou. Já jsem to mínil jinak. Možná jsem se ne úplně správně vyjádřil.

To znamená, musíme najít shodu v řídicím výboru o tom, jaká je strategie a jak pokračovat. Já tady přeskočím k těm nádražím. Ano, řekl jsem výrok, že mám indikace, že současná dozorčí rada má problémy se schválením onoho převodu. Já bych tady jenom chtěl upozornit na jeden fakt. Ta cena a ten posudek neprošel celou notifikací.

Na základě toho jsme se dohodli, že tento materiál předáme do vlády. Chceme nádraží převést v co možná nejkratší době. Jsou tady jiné názory členů dozorčí rady. Já jsem jim při jednání rovněž navrhl, že pokud se s tím nemohou ztotožnit, tak mají svaté právo odejít. Já jsem ale také řekl dovětek, že pokud k tomu nedojde, tak za prvé budu chtít slyšet jak od dozorčí rady, tak od představenstva, jakou představu mají s těmi nádražími. Nebuduli spokojen, tak přistoupím k rekonstrukci dozorčí rady. Myslím si, že ten krok, kdy by měla být transformace Českých drah dokončena tím, že se převedou nádraží, by prostě měl pokračovat. Tyto věci bych rád uvedl na pravou míru. Není to tak, že bych já nějakým způsobem akceptoval, že dozorčí rada má chuť řídit České dráhy jinak, než je to ve strategii a v tom, jak by to chtělo Ministerstvo dopravy. Ještě bych se rád vyjádřil k otázce pana poslance Stanjury ohledně schůzky s nejmenovaným soukromým provozovatelem. Onen dopravce nám na té schůzce sdělil, jakou má představu, že by měly České dráhy, potažmo Ministerstvo dopravy dělat liberalizaci a pokračovat v dalších věcech. Nebylo to žádné domlouvání, co se udělá nebo co se neudělá. To, že on měl potřebu prezentovat nebo interpretovat tu schůzku jinak byla to schůzka, kdy my jsme si vyslechli, co chce, a řekli jsme mu právní důvody našich kroků. Jak budeme dále postupovat, je záležitostí Ministerstva dopravy a v žádném případě nešlo o žádnou konspiraci. Myslím, že zvukový záznam z této schůzky není, ale můžu dát podrobnější informace z toho, co tam padlo. Že někdo na takové schůzce říká kategorické vyjádření a vyhrožuje, na to už jsem si zvykl.

Jestli jsem se dobře informoval, tak soudní řízení bohužel dalo za pravdu v tomto případě Českým dráhám, nikoliv Ministerstvu dopravy ohledně zveřejňování těch věcí. Rád bych zopakoval jednu věc.

Já bych rád řekl, že to není jenom Ministerstvo dopravy, ale samozřejmě je to záležitost i krajů pro jejich součást, takže ty si dělají kontrolu samy. Tyto informace jsou k dispozici a veškeré informace, které my máme k dispozici, rádi předáme. Já vám děkuji, pane ministře. Děkuji za slovo. Já jsem žádný zvukový záznam nechtěl.

Byl to bývalý první náměstek ministra financí, který si nahrával telefonické hovory a pak je zveřejňoval.

Mně to divné připadá.

Já jsem neříkal, že Ministerstvo dopravy nechce dát informace. To opravdu ne. Ale říkal jsem, že České dráhy. Dobře.

To je předmětem obchodního tajemství? To byl první údaj, který jsem chtěl. Pak jsem chtěl průměrné celkové náklady na jednu jízdenku. A nedostal jsem tu informaci.

Ani tento údaj jsem neměl. No to přece nemůže být předmětem obchodního tajemství.